Pokud bychom to odhlasovali, tak tady vlastně zavedeme praktiku, že poslanec nebo skupina poslanců nebude mít právo na projednání svého návrhu zákona. Ono stačí to, že většina návrhů zákonů se tady neprojedná z důvodu času, ale to platí pro všechny. Pokud by tato praktika tady nastala, tak se dostaneme minimálně mimo ústavní rámec. A upozorňuji na to, že to je velmi nebezpečná věc, která může do budoucna vyřadit demokratický proces z této Sněmovny. Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je otázka spojenců a symbolů. Víte, já vůbec nezpochybňuji, že politika je o symbolech, politika je také o spojencích, ale politika je také o tom, že spojenci by měli mít respekt k právu svých přátel, svých spojenců k tomu, aby měli vlastní ekonomickou politiku, která žádným způsobem nenarušuje spojenecké vazby ke komukoli. A tento návrh zákona, kterým se ruší zákon, kterým se omezují podniky v České republice, nijak nenarušuje naše vztahy ani se Státem Izrael, ani se Spojenými státy. A připomínám, že to zařízení, o které tady konkrétně šlo, dodávala firma ve Velké Británii, která je vlastněna zčásti americkým kapitálem.

No mně to připadá nenormální.

Já tomu nevěřím, je to nesmyslný argument, který opravdu nemá nic společného s právem našich podniků dodávat technologie, které vyrábíme, které nejsou na seznamu žádného zakázaného zboží do kteréhokoli státu na světě.

A já to slovo používám zcela záměrně, abychom si uvědomili, že ty státy, které nás vyzývají, abychom neudělali to nebo ono, nakonec v tom mezinárodním obchodě zaujmou naše místo, tedy místo našich podniků, které tam léta vyvážely. Proto jsem přesvědčen, že nemáme podléhat falešné argumentaci, máme si chránit náš český národní zájem, zájmy našich podniků, zájmy našich lidí, kteří pracují v těch podnicích, ať už jsou to zaměstnanci, dělníci, nebo manažeři.

Protože nejde ve skutečnosti o to, jestli jsme dodali toto zařízení do jaderné elektrárny v Búšehru, ale jestli ho můžeme dodávat a můžeme prokázat, že v tom mezinárodním tendru jsou naše podniky úspěšné a kdy byly naposledy úspěšné.

Takže v tomto ohledu bych chtěl vás všechny, kteří nejste přesvědčeni o tom, že tento obsolentní zákon má být zrušen, přivést k tomu, abyste si prosím znovu přečetli důvodovou zprávu, ve které jsou krátce, velmi krátce, na tři čtvrtě stránky, uvedeny důvody, pro které Evropská unie dál prezentuje onu dohodu, jadernou dohodu mezi Evropskou unií, tedy mezi všemi státy, včetně České republiky, ve vztazích k Íránu a proč je ten rozdíl mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. My jsme součástí Evropské unie podle rozhodnutí v referendu. A já to referendum respektuji. Mám výhrady k tomu, jakým způsobem zachází Evropská komise s jednotlivými státy, zejména středními a malými, a jakým způsobem podle Lisabonské smlouvy můžeme být přehlasováni. Ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že tohle není věc, která by byla v rozporu s našimi závazky s Evropskou unií, tak bych vás žádal, abyste i vy respektovali naše vztahy, které máme k Evropě, které máme k ostatním dodavatelům, se kterými může komunikovat. Chápu, že první hlasování, které bude ve třetím čtení, je návrh na zamítnutí. Byl bych rád, kdyby neprošel, kdyby zákon byl schválen, protože ten legislativní proces schválením toho zákona případně neskončí.

Děkuji. Tolik tedy závěrečné slovo.

Myslím, že zpravodaj mě kontroluje. Děkuji vám. Děkuji. Pan zpravodaj garančního výboru má zájem o závěrečné slovo? Skutečně potvrzuji, že žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, nepadl, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Seznámím vás s omluvami.